Váš čas uplynul. Prosím, máte slovo. Já samozřejmě chápu všechny důvody, které k těmto opatřením vedly, a dovoluji si tvrdit, že to bylo velmi prozíravé řešení, protože pokud vidíme, kolik lidí jezdí z těch oblastí Itálie a jaké tam je obrovské nebezpečí, tak samozřejmě na tomto závodě, kde by mohlo být až 100 tisíc lidí během tří čtyř dnů, tak to by bylo opravdu velké riziko. Nicméně jedná se hlavně o to, že ekonomicky budou postiženi ti podnikatelé, kteří jsou na závod navázáni a kteří samozřejmě mají určitě nakoupené nějaké zásoby, které samozřejmě teď nemohou zpracovat, vznikla jim s tím nějaká škoda. Tak právě ta otázka směřovala spíše do tohoto prostoru, aby ti podnikatelé měli alespoň nějakou jistotu, že stát, i když to bylo samozřejmě nevyhnutelné, tak zda se o ně nějakým způsobem bude schopen postarat. Pane poslanče, děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Nechci tady slibovat nic závazně. Ale určitě...

Ale určitě je tam ta ztráta, takže prioritně budeme řešit je. Ale určitě si necháme předložit nějaké další věci. Ale uvidíme, v jakém je to rozsahu a co vlastně pro tyto podnikatele můžeme udělat. Děkuji předsedovi vlády. A jako další svoji interpelaci přednese paní poslankyně Jarošová. Děkuji. Toto zdravotnické zařízení zajišťuje zdravotní péči pro zhruba 55 tisíc pacientů a stoprocentním vlastníkem nemocnice je město Rumburk. Bohužel momentálně je nemocnice v insolvenci a do konkurzu přihlásilo své pohledávky na 90 subjektů v celkové výši okolo 89 milionů korun. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Jeden z důvodů může být i možnost pracovat v lépe placeném blízkém Německu, a díky tomu chyběl nemocnici potřebný počet výkonů, za které by obdržela platby od pojišťoven. Ale problémem bylo asi i špatné hospodaření.

Proběhlo i několik jednání s Krajskou zdravotní, která by mohla Lužickou nemocnici převzít a začlenit ji do sítě svých zařízení poskytující v Ústeckém kraji zdravotní péči. Ta to však logicky podmiňuje tím, že město Rumburk jako stoprocentní vlastník nemocnici oddluží. A zde je kámen úrazu. Pokud nedojde k pomoci s oddlužením ze strany státu, neboť město Rumburk to patrně neudělá, pak se nepodaří zdravotní péči v Lužické nemocnici zachovat a 55 tisíc občanů zůstane bez zdravotní péče. Nemocnice bez pomoci a bez zásahu státu pomalu a jistě končí a občané a zbylý personál žijí a pracují v nejistotě. Pane premiére, je nějaká možnost, že by vláda pomohla nemocnici s oddlužením, a tím ji pomohla zachovat? Nebo jakákoli jiná pomoc ze strany vlády s převodem pod Krajskou zdravotní? Děkuji. Slovo má předseda vlády.

Já jsem tu nemocnici navštívil. Ten problém je samozřejmě i v tom, jak máme ty nemocnice strukturované.

A již v minulém roce se nám podařilo prostřednictvím zdravotních pojišťoven zvýšit platby za poskytované zdravotní služby. Zároveň nám bylo opakovaně ze strany Ústeckého kraje, jeho dceřiné společnosti Krajská zdravotní, přislíbeno převzetí nemocnice v Rumburku.

Zároveň je garantováno zachování velkorysých úhrad a smluvních vztahů včetně finanční podpory urgentní péče a bonifikace zdravotních služeb v poskytovaných oblastech s omezením dostupnosti. Všichni jsme byli domluveni. A my samozřejmě apelujeme, tedy já ne, ale asi ministr, nebo kdo sedí v orgánech, já nevím, aby...

My nemůžeme tomu kraji nic přikázat. Jeden je Ministerstvo zdravotnictví a druhý je kraje.